Lze říci, že oblast investování do obnovy kulturních památek je na bodu přes 4 miliardy korun, což si myslím, že je přece jenom v porovnání s těmi minulými určitý pozitivní vývoj, takže tam došlo k určitým navýšením. Takže si myslím, že v téhle oblasti se asi budeme moci bavit poměrně racionálně o tom způsobu nebo o tom, že tady určité možnosti jsou.

Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím. Děkuji, pane ministře. Myslím, že co se týče památek, tak ten trend, jak jsem zaznamenala, je pravděpodobně do kulturních památek, které nejsou ve vlastnictví státu, klesající.

Takže další interpelace opět paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomného pana ministra Vladimíra Kremlíka. Vážený pane ministře, téma je jasné.

Já se tedy ptám, jak jsme na tom my Češi. Ptám se tedy, kdy se dostaví česká strana dálnice.

Děkuji za odpověď. Děkuji.

Důvod byl ten, že Rusko podle Ministerstva obrany zanedbává péči o tato pietní místa.

Existuje naděje na zlepšení situace? Nebo Rusko nehodlá v péči o hroby pokračovat? Jaká částka měla podle odhadu české strany být zpronevěřena? Bude ji Česká republika vymáhat zpět? Na závěr mi dovolte tuto poznámku.

Děkuji paní poslankyni.